Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, víte, že jsme na jaře, ještě před prázdninami, tady přerušili projednávání dokumentu, který předložil pan předseda.

My jsme se pokusili materiál upravit způsobem a tak vám ho předkládáme který vychází z původních tezí pana předsedy Poslanecké sněmovny, to je možnosti vzdálené účasti na orgánech Poslanecké sněmovny, samozřejmě kromě pléna, výborech, komisích, případně podvýborech a dalších orgánech, ovšem s tím, že bude jasně řečeno, že se tak dá činit pouze v situacích nějaké závažné krize, pokud tuto situaci vyhlásí předseda Sněmovny po poradě v politickém grémiu a pak na základě toho předseda příslušného orgánu. Zbytek už jsou v podstatě jenom technické úpravy, ale šlo nám o to, abychom nezačali zavádět dlouhodobou praxi, že sem přestaneme chodit a budeme se hlásit jenom z dálky. To já pokládám za opravdu nevhodné.

Děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu velmi stručný, protože nás čekají další body, na které se těší zástupci politických klubů.

Ten materiál by měl být opravdu spíše do budoucna a jsem pro to a nemám problém, aby diskuse pokračovala. Ještě než ten materiál přišel, tak byl k dispozici všem předsedům výborů, mohli své připomínky uplatnit, následně ten materiál šel všem předsedům poslaneckých klubů.

Není s tím zásadní problém. Já se vracím k tomu citátu.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat panu předsedovi, že předložil návrh usnesení, který řeší určité technické problémy, které jsou spojené s účastí poslanců v době koronakrize na jednání výborů. My jsme se při zpracování těch úprav zaměřili pouze na to, abychom upřesnili některé části týkající se například vzdálené účasti, některé technické aspekty a to, aby poslanec, který to oznámí včas a je v karanténě, se mohl toho výboru účastnit, tak aby to jednání výboru bylo reprezentativní.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.